Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Zahajuji v tuto chvíli hlasování o procedurálním návrhu kolegyně Černochové na přerušení schůze do přítomnosti všech členů vlády. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Prosím k mikrofonu pana poslance Kolovratníka. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, nebudu panu premiérovi zalepovat ústa, ale prostřednictvím paní předsedající se obrátím na pana předsedu Fialu, a to ve věci dopravy.

Ale pokud vím, tak se rozjíždějí výkupy pozemků, osobně jsem si ověřoval ve východních Čechách v souvislosti s výstavbou silnice R35. Co se týká železnice, máme ambiciózní plány a chystáme ve velmi krátké době rozjet přípravu vysokorychlostních spojení, vysokorychlostních železnic. Tak prosím neříkejte, že vláda nestaví dopravní infrastrukturu a že neplánuje žádné investice do dopravy. To opravdu není pravda.

A abych ještě, protože mám ještě minutu, ukázal, co se personálně příjemného odehrává na Úřadu vlády, kdy například a odcituji z materiálu rozpočet kapitoly Úřadu vlády.

Ale ještě tentýž rok... Pozor spolu s deseti zaměstnanci přecházela tato agenda z Ministerstva vnitra na Úřad vlády.

Děkuji za dodržení časového limitu. Pan poslanec Petr Fiala svoji faktickou stahuje. Děkuji.

Pan předseda Fiala má samozřejmě pravdu. Pane premiére, nikdy jsem si nemyslel, že bývalý ministr financí může argumentovat tak jako vy onou pokutou pro ProMoPro. Oba dva víme, že i kdyby k tomu došlo, tak jedna kapitola státního rozpočtu to zaplatí jiné kapitole státního rozpočtu, tzn. peníze se přendají z jedné kapsy saka do druhé. A existují, bývalí ministři financí to vědí, když tak to tomu současnému poraďte, existují minimálně čtyři techniky, jak se s tím vyrovnat tak, aby nebyl ohrožen provoz organizačních složek státu. Jednu techniku nepochybně využijete. To znamená, že žádné rozpočtované prostředky Úřadu vlády nebudou použity na pokutu ProMoPro, protože prostě to lze v takovém případě udělat. A faktem zůstává to, co tady zaznělo, že z roku na rok vyplatíte na mzdových prostředcích na Úřadu vlády o 85 milionů korun víc a že tam přibude spousta úředníků. Chápu, že je před sjezdem, že musíte zaměstnat spoustu volebních hlasů, koneckonců vaši kolegové na sociálně demokratických ministerstvech dělají totéž.

Jenom podotýkám, že já pana kolegu upozorňovat na tyto věci nemůžu, můžete to udělat vy mým prostřednictvím. To vy musíte říct, prostřednictvím paní předsedající.

Děkuji. Jenom technicky to, co už tady řekl pan předseda Kalousek.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se určitě rád nechám poučit jak panem poslancem Kalouskem, tak panem ministrem financí Babišem, jakým způsobem tu situaci má Úřad vlády vyřešit. Ale já vycházím z právního stavu, který v tuto chvíli je, a skutečně platí, vážené poslankyně a vážení páni poslanci, že máme předepsaný odvod, který v zásadě, pokud bych bral jenom čistě odvod bez penále, dosahuje většiny rozpočtu Úřadu vlády, a spolu s penále to překračuje celý rozpočet úřadu vlády na příští rok. Čili pokud ten odvod bude zrealizován, pak následně bude muset být nějakým způsobem zajištěno fungování Úřadu vlády a předpokládám, že Ministerstvo financí s nějakým takovým návrhem přijde.

Tehdy byl premiérem pan Topolánek, ministrem za to odpovědným byl pan Vondra, oba byli z ODS, ozvučovali české předsednictvím způsobem, které vyhodnotil finanční úřad tak, že předepsal úřadu vlády vratku za půl miliardy korun.